Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš.

Pane místopředsedo, já vás požádám, abyste se ujal slova.

Máte pravdu, pane vicepremiére, protože výbory byly přerušeny v projednávání tohoto bodu. Každopádně než udělím slovo k tomu, aby padl návrh k přerušení tohoto bodu, tak musíme postupovat podle jednacího řádu a tam se hovoří, že nejdříve dostane slovo ten, kdo je předkladatelem, potom zpravodajem a pak dáme hlasovat o přerušení.

Já vám usnadním život, protože vám chybí meritum vašeho rozhodnutí, tedy návrh na přerušení, tak já to činím s odůvodněním, které jste také před chvilkou slyšeli, to znamená, rozpočtový výbor skutečně rozpravu přerušil a nedoprojednal. Tedy bohužel nemůžeme postupovat dál. Já vám děkuji za tento procedurální návrh, protože jste mi skutečně usnadnil situaci.

Do doručení usnesení výboru. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování 35, přihlášených poslankyň a poslanců je 144, pro návrh 131, proti 1. Návrh byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Budeme pokračovat dalším bodem. Já se chci zeptat.

Tomu rozumím. Myslím, že úplně stejně jsme mohli postupovat v tomto bodě, nemuseli jsme o tom hlasovat.

Spíš propříště, aby bylo jasné, v jaké procedurální pozici se nacházíme.